Ale ti úředníci by přece zůstali, to víme, když se jich 20 tisíc přidalo do celé státní správy, tak asi těch buď 400, nebo 700, to byla také zajímavá debata na rozpočtovém výboru, kolik úředníků se výběrem této daně zabývá, tam zůstane.

Ale myslím si, že je reálná představa, že pokud 400 nebo 700 úředníků zaměří svou pozornost jinde, kde jsou daňové úniky, dojde k tomu kýženému efektu, který si přejeme. Takže vám dávám ke zvážení vzít tu odvahu a vyjádřit se k tomu, co navrhoval kolega Stanjura, čili tu daň zrušit. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych jenom reagovat na slova pana kolegy předřečníka. Domnívám se, že to zvýšení daně z převodu nemovitosti tehdy bylo za vlády Občanské demokratické strany. A tehdy byl ministrem financí pan kolega Kalousek. Dneska je tady pozměňovací návrh, abychom tuto daň zcela zrušili. A tehdy právě za éry pana ministra Kalouska došlo ke zvýšení ze 3 % na 4 %. Takže trošku nechápu ty vaše logické postupy.

Děkuji za slovo.

Neštěstím je, když se jakákoli daňová sazba diskutuje samostatně. Máme daně přímé, nepřímé a majetkové.

Pokud budu snižovat přímé daně, nevadí mi, když ponecháme daň z převodu nemovitostí v této výši, do které jsem ji kdysi navrhl, ale oproti prudkému snížení přímých daní. Vzpomeňte si, že jste mě kritizovali, že na můj návrh jsme takzvaně podsekli příjmy státního rozpočtu, protože Topolánkův batoh snížil přímé daně o 80 miliard.

Někde se snažíme tomu daňovému poplatníkovi ulevit. V tom je ta logika myslím pochopitelná pro každého.

Pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava, tak dramaticky říká: Státní rozpočet přijde o deset miliard. To je pravda. Ale kde skončí těch deset miliard? Zůstane občanům a firmám. A to je správná podpora ekonomického růstu, že lidem dáme peníze. Ne, vy je vyberete, a pak vymýšlíte jeden dotační titul za druhým a dáváte jenom vybraným.

Ale zase ty peníze skončí v české ekonomice. Tisíc tři sta miliard! Deset miliard není ani jedno procento. A děláte z toho vědu, že si bez toho neporadíte. Nechme ty peníze lidem!

A navíc dojde k zjednodušení.

Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Žádnou nevidím. Rozpravu končím. Není tomu tak.

Zeptám se, zda je návrh na změnu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o navržené proceduře.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.